Požádám, aby z pověření vlády uvedl tento tisk ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Budu požadovat přítomnost pana kolegy Zlatušky a Horáčka, kteří jsou zpravodaji jednotlivých výborů. Pan ministr už se chystá. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Vzhledem k tomu, že do té doby nebyla žádná čísla, tak Ministerstvo školství provedlo analýzu. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že velké množství pedagogů stále nemá tuto kvalifikaci. Na základě debat a připomínek, které proběhly i se školskými odbory a zástupci pedagogických fakult vznikl tento návrh, který máte před sebou. Návrh řeší ve čtyřech bodech možnost řešit tuto situaci a zároveň jsme se domluvili s pedagogickými a jinými fakultami, které vzdělávají učitele, že zvýší počet kursů, ale i zvýší počet studentů v běžném studiu pro vysokoškoláky, tak abychom se od 1. 1. 2015 nedostali do situace, kde momentálně více jak 300 škol má přes 50 % nekvalifikovaných pedagogů, více jak 600 škol přes 30 % nekvalifikovaných pedagogů. V mnohých oblastech by to udělalo velké problémy. Rád bych upozornil na tabulku, kterou máte přiloženu. Tam máte celou analýzu. Každý poslanec tam může najít svůj okres, svůj kraj a může se podívat, jak konkrétně na tom vaše oblast momentálně je. Závěrem mi dovolte vyjádřit i informaci, že s tímto návrhem vyjádřily podporu i školské odbory. Tímto děkuji vážené a slovutné Poslanecké sněmovně za pozornost.

Děkuji za slovo. Není to k tomuto návrhu zákona. Já jsem velkorysý a skoro vždycky, když někdo zpochybní hlasování, tak hlasuji pro přijetí té námitky a opakované hlasování. Záznam o hlasování ho usvědčuje ze lži. Hlasoval pro.